Z pověření vlády by měl tento tisk předložit pan ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který není přítomen, ale nahradí jej pan ministr spravedlnosti Blažek. Prosím tedy, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji znovu za slovo. Dovolte mi uvést návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele a občanský zákoník. Hlavním důvodem zpracování je řádné provedení předpisů Evropské unie v oblasti ochrany spotřebitele do národního právního řádu.

Konkrétně se zpřesňují informační povinnosti, formální požadavky na smlouvy i výkon práva na odstoupení.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu navrhovateli a poprosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Patrik Nacher.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Dámy a pánové, ministři, vážené poslankyně, poslanci, máme tady před sebou návrh, který se týká ochrany spotřebitele, tisk 213, který sahá do dvou zákonů do zákona o ochraně spotřebitele a do zákona nebo novely občanského zákoníku.

Pak je to směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/770 o některých aspektech smluv o prodeji zboží.

Potíže třeba spočívaly v tom, že podnikatelé odmítali uznat spotřebitelům právo na odstoupení od smlouvy, protože jim nebylo doručeno zboží, a lhůta pro odstoupení ještě nezačala běžet, například. Mimochodem se to právo na odstoupení prodlužuje ze 14 dnů na 30. Tady připomínám nejčastější situace, to je třeba podomní prodej. Další změnou, která tam je, jsou smlouvy po telefonu, kde se zpřísňuje uzavírání z důvodu ochrany zvlášť zranitelných osob. To znamená, že by docházelo k textovému potvrzení té smlouvy, která je uzavřena po telefonu.